Nejvíce totiž na něj doplácejí ti malí, zejména osoby samostatně výdělečně činné. A vy tento nástroj chcete rozšířit na dalších 300 tisíc podnikatelů. Ale upřímně řečeno k čemu?

Já jsem dostal podněty od Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky, kteří shromáždili podněty a vyjádření konkrétních podnikatelů. Myslím, že by tady měly zaznít, abyste měli představu o názorech prostých podnikatelů a jejich přístupu k EET.

Restauraci provozujeme ve vlastní režii 18 let a první, co jsem udělal, když jsme začali, že jsem si koupil restaurační program a vše dělal přes počítač. Restaurační program to uměl v rámci roční podpory.

Podnikáme kvůli tomu, abychom se živili a vydělali si, ne kvůli tomu, abychom živili někoho jiného. Další příklad, heslovitě: Pět miliard by měl za letošní rok činit přírůstek státního rozpočtu díky EET. Tato informace je ale dle mého názoru zavádějící, neboť ve sledovaném období došlo k výraznému zdražení zejména jídel a nápojů.

Další vyjádření podnikatele: Nikdo z nás nemůže pochybovat o tom, že by měla existovat poctivost obecně, ve všem. Na mnohé podnikatele se kouká jako na podvodníky, protože státu neodvedli všechno do poslední korunky. A jak se ukazuje, většinou nemají živnostenský list a podnikají načerno. Toto bohužel stojí nás všechny tolik, že ani EET to nevyřeší. Mezi svými klienty vidím, kolik času a peněz museli vydat na tento systém, který z mého pohledu je drobným násilím v zákonné podobě. To je citace toho podnikatele. Vše by tedy vyřešil další krok. Po zavedení poctivosti nyní snižme výrazně odvody, aby podnikatel neodváděl skoro 80 % zisku státu.

Závěrem tedy: Pokud ponecháme EET, pak je třeba ne kosmeticky, ale opravdu výrazně snížit ostatní odvody, aby se poctivost vyplatila a nebyla likvidační. Když to celé shrnu, nad efektivitou a přínosy systému visí veliký otazník. Přináší vysoké náklady na straně podnikatelů. Systém EET jednoznačně přispěl k ukončení podnikání některých živnostníků, byl totiž tou pověstnou poslední kapkou. Vedl ke zdražení služeb a zboží. Opravdu se tady někdo v této naší slovutné Sněmovně domnívá, že třetí a čtvrtá vlna bude jiná? Proč tady vlastně jsme? Je opravdu nejdůležitějším úkolem Sněmovny za každou cenu zvyšovat příjmy státního rozpočtu? Nebo je naším úkolem vytvářet přátelské prostředí pro osobní aktivity a životy lidí? Já se jednoznačně kloním k tomu, že musíme vytvářet příznivé podnikatelské prostředí pro aktivní lidi vytvářející hodnoty, abychom jim dali najevo, že je naše země potřebuje a váží si jich. Děkuji, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího. K čemu to pak slouží? Všechny ty miliardy, které jste nám slíbili, ale nad kterými visí otazník?

Takže na jedné straně veliká zátěž získat co nejvíce od podnikatelů a na druhé straně utrácení mnohdy bezbřehé.

Stavěly se dálnice?

Místo aby rostly investice v době ekonomického růstu, tak rostl provoz.

Myslím si, že byste se měli věnovat více minimálně se stejnou pečlivostí, s jakou se snažíte získávat každou korunu v příjmu od podnikatelů, tak se stejnou pečlivostí byste se měli věnovat i výdajům našeho státu. Protože až přijde jednou ekonomická recese, kdo zaplatí ty zvýšené provozní výdaje? Nebo se vymyslí další způsob, jak z někoho vydřít další koruny, aby se to zaplatilo? Na jedné straně dusíte podnikatele různými opatřeními, abyste získali na příjmech co nejvíce, diskutabilní tři desetiny procenta státního rozpočtu, na druhou stranu s nimi rozhazujete bez jednoznačné efektivity. Já se obávám, že to není dobrý přístup, protože lidé si to uvědomují, začínají si to uvědomovat.

A tento návrh k tomu bohužel nevede. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji a vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Jako první pan poslanec Bláha.